Tam já bych se velmi přimlouval k tomu, aby Ústava nějakým způsobem ten problém vyřešila.

Kandidoval do voleb úplně bez jakýchkoli problémů, jakéhokoli obvinění. Pak sem přišel a řekl: a já se toho mandátu nevzdám. A posléze skončil ve vězení. Jediné řešení, které bylo možné přijmout, bylo řešení, které řeklo: nevyplácí se mu plat. Ale myslím, že to bylo hluboce na hraně trapnosti jak pro celou Sněmovnu, tak pro politickou stranu, kterou zastupoval, tak v naprosté nesrozumitelnosti pro občany. Už když jsme o tom diskutovali v minulém volebním období, tak jsem se klonil k tomu, aby v takovém případě nějakou kvalifikovanou většinou vyslovila ztrátu mandátu Poslanecká sněmovna v případě odsouzení za úmyslný trestný čin, abychom se nedostávali do situací, kdy někdo dostane měsíc vězení nebo dostane i dejme tomu vyšší vězení, ale za politický delikt, řekněme, za nějaký typ projevu nebo za nějaký typ vyzrazení tajemství, o kterém nakonec stát usoudí, že vyzrazeno být nemělo, že by tam měl být ten dohled Poslanecké sněmovny. Ale jinak se velmi kloním k tomu, abychom tento problém vyřešili. Z tohoto hlediska jsem připouštěl, že ten návrh propustíme a že se ho pokusíme případně upravit na ústavněprávním výboru, protože, jak už jsem opakovaně tady v této Sněmovně říkal, já nevěřím na žádnou komplexní novelu Ústavy.

Čili budouli předkladatelé připraveni na to, že z výboru jim vyjde jenom velmi malý kus, dokážu si představit, že to projde do výboru. Stejně tak si dokážu představit, že někdo navrhne vrácení k přepracování a řekneme předkladatelům: druhou částí jsme připraveni se zabývat. Děkuji za pozornost. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka a pak dvě řádné přihlášky pana poslance Blažka a pana poslance Chvojky. Máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl jsem pouze upozornit ve stručnosti v rámci faktické poznámky, že onen návrh ústavního zákona, který odkazuje na tzv. úmyslné trestné činy, není vůbec v souladu pojmoslovně s novou definicí, kterou obsahuje trestní zákoník, který rozlišuje trestné činy na ony přečiny a na ony zločiny.

Díky za pozornost. Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Blažek. V reakci na pana poslance Kováčika bych snad řekl a možná i proti sobě tak trošku. Já také věřím tomu, že je lepší používat selský rozum při Ústavě než jenom právničinu. Anglické a americké dějiny jsou plné pravidel, která vznikly naštěstí bez právníků a platí stovky let, zatímco za Francouzské revoluce to byl samý bohužel právník a advokát a byly z toho akorát hromady mrtvol, což je prostě pravda. Čili já s tímhle přístupem souhlasím.

A ta strana třeba zanikne, to se může stát. Nebo se rozdělí v pět subjektů například, abych to přehnal, a ty subjekty se budou vzájemně mezi sebou soudit, kdo je nástupcem toho původního subjektu.

Já vám děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mě teď napadlo, když mluvil kolega Blažek, že se říká, že někdo použil právnickou kličku. Proč právnické kličky?

Ale já myslím, že politika má být přímočařejší. Já jsem taky zažil spoustu chvil ve své politické straně, kdy jsem měl pocit, že možná mě má ráda méně, než si myslím. Možná že jsem měl já pocit obrácený, ale zůstal jsem v té politické straně a zůstanu v ní, dokud budu chtít dělat politiku a dokud budu naživu. Myslím si, že prostě není možné být zvolen za nějakou politickou stranu a v průběhu politického mandátu přestoupit někam jinam. Jestli ten návrh právně je v této chvíli nějak složitý, že se tady právníci hádají, to chápu. A ten princip musí být přímočarý. Kdo byl zvolen za nějakou politickou stranu, tak tady nemůže skákat z klubu do klubu. To je podle mého přesvědčení naprosto nepřijatelné, a proto nemůžu podporovat návrh, který by zamítal snahu docílit této věci. Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Chvojka. Děkuji za slovo ještě jednou.

Nicméně je třeba připomenout jednu věc.

Třetí věc.

Já si nemyslím, že by bylo úplně správně, aby kvůli tomu přišli o mandát, protože oni ten program, za který byli zvoleni, možná chtějí prosazovat dál, nicméně ne v tom uskupení a za té formace, za jakou byli zvoleni.